Senát vrátil návrh zákona s pozměňovacími návrhy. Informace k pozměňovacím návrhům vám byly rozdány do vaší pošty. Prosím, aby se za navrhovatele k usnesení Senátu a předloženým pozměňovacím návrhům vyjádřil ministr zemědělství pan Zdeněk Nekula. Děkuji, pane místopředsedo.

Poprosím, abyste se svými identifikačními kartami přihlásili opětovně.

Počkáme, než se ustálí počet přihlášených poslanců a poslankyň.

Myslím, že můžeme hlasovat.

Kdo je proti?

Tento procedurální návrh byl přijat.

Děkuji za slovo, vážený pane předsedající.

V krátkosti: cílem předkládaného návrhu je zejména zavedení povinnosti označovat přípravky na ochranu rostlin pro profesionální uživatele jedinečnými identifikátory, a to hlavně proto, abychom zabránili falšování těchto přípravků; dále elektronizovat záznamy o použití přípravků a pomocných prostředků, zlepšit dostupnost přípravků na ochranu rostlin, a to zjednodušením procesu vzájemného uznávání povolení pro použití přípravku pro vlastní potřebu; v reakci na kalamitní přemnožení hraboše polního upravit procesně odborné postupy zejména revidují definice a postupy při stanovení populační hustoty škodlivých organismů; usnadnit aplikaci přípravků pomocí dronů a také provést dílčí změny v oblasti nakládání s přípravky s cílem zjednodušení a zpřehlednění právní úpravy. Návrh zákona byl Poslaneckou sněmovnou schválen 13. července tohoto roku. Senát projednal návrh zákona 10. srpna tohoto roku a svým usnesením se rozhodl vrátit návrh zákona Poslanecké sněmovně s pozměňovacími návrhy, které ze senátního tisku odstraňují návrhy poslance Josefa Kotta týkající se vzájemného uznávání povolení pro použití přípravků na ochranu rostlin. Ministerstvo zemědělství k těmto pozměňovacím návrhům zaujímá neutrální stanovisko. Děkuji za pozornost. Vážený pane předsedající, vážené poslankyně, vážení poslanci, přeji dobrý večer. Nebudu popisovat legislativní proces v horní komoře, který máte ve svých informacích na stole, pouze závěr. Senát 61 hlasy ze 71 přítomných rozhodl vrátit návrh zákona Poslanecké sněmovně ve znění přijatých pozměňovacích návrhů uvedených v příloze tohoto usnesení.

Proč jsme to udělali? Protože pokud by tento náš pozměňovací návrh nebyl přijat, tak by de facto došlo k situaci, kdy přípravek vzájemného uznání bude posuzovat výhradně Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský, a to jen z hlediska fyzikálněchemických vlastností účinnosti přípravku proti cílovým organismům a rizika pro životní prostředí.

Za tu dobu a je to doloženo dost často dojde k situaci, kdy hodnocení provedené referenčním členským státem již nesplňuje požadavky stanovené právními předpisy platnými v době podání vzájemného uznání.

Chci jenom říct, že ten celý proces, kdy Státní zdravotní ústav původně společně se zemědělským posuzoval tyto přípravky, může trvat maximálně 75 dní. Většinou je ale praxe taková, že to trvá tři týdny. Jinými slovy, na závěr svého vystoupení se jenom zeptám, jestli nám stojí ty tři týdny za to, abychom potenciálně mohli poškodit zdraví nejenom konzumentům ošetřených zemědělských produktů, ale také lidí, kteří s těmito postřiky nebo jiným typem ochranných látek pracují. Na závěr svého vystoupení vás poprosím a požádám o schválení návrhu zákona ve znění přijatých pozměňovacích návrhů Senátem. Děkuji. Pane senátore, děkuji pěkně.

Máte zájem se vyjádřit? Nemá. Poté tedy otevírám rozpravu. První do rozpravy je přihlášen pan poslanec Kott.